A tady tedy soudní činnost, byť vymáhání, provádí soud, který je sám věřitelem.

A tohle jsou také pohledávky státu, tak je logické, že je bude vymáhat ten samý jako ty ostatní pohledávky státu, vznikající například při ukládání správních sankcí.

Takže z tohoto důvodu velice prosím o podporu tohoto návrhu. A ještě tři slova k tomu generátoru, opravdu jenom tři. Na druhou stranu podívejme se na Slovensko. Natolik krásně, že dneska to paní nová ministryně rozšiřuje i na přidělování exekutorů a jsou s tím všichni spokojeni. Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. S přednostním právem se hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid. Prosím, pokud diskutujete jiné téma, než je občanský soudní řád, mimo sál. Děkuji.

Kdy jste si vzpomněl, že je třeba pomoct soudům? V Legislativní radě vlády? Pokud ne, proč?